Druhá makro řekla 69. To jsou ty zdroje. A my stále doporučujeme vládě: nezapomeňte, že máte plno peněz v Evropské unii.

Už dneska máte 70 navíc.

Jsou peníze! Máme skvělé veřejné finance. Máme dobré finance samosprávy.

Potom tu máme naši slavnou inflaci.

Taková inflace neexistuje. Všichni dobře víme, jaká je inflace.

Lidé mají strach, tak nakupují. Takže byty, ano, tam můžu říct, ano, je to inflace. Takže ještě jednou.

Tak samozřejmě že to je pitomost.

My jsme dali lidem peníze.

Takže je to jejich inflace. Je to inflace.

A jaká je ta efektivní pomoc?

Někdo říká, že je to příspěvek pro žáky, když se vrátí do školy.

Ale jsem rád, že asi pod naším tlakem a samozřejmě celkově pod tlakem ve společnosti konečně vláda vyslala nějaký signál, že dá lidem peníze.